Molim vas da, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, utvrdimo kvorum. Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je prisutno 130 narodnih poslanika. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnim nabavkama, u načelu.

Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Jovanović. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.

Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema. Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.

Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.

Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema. Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema. Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.

Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema. Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih - nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Stavljam na glasanje amandman na član 123. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih - nema. Zaključujem glasanje: za - 15, protiv - niko, uzdržanih - nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Stavljam na glasanje amandman na član 151. koji je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković. Stavljam na glasanje amandman na član 151. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 178. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije. Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 185. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.

Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 225. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 228. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Stavljam na glasanje amandman na član 233. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Stavljam na glasanje amandman na član 234. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Stavljam na glasanje amandman na član 235. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na Prilog 4. Deo 3. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnim nabavkama, u celini.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuna Zakona o privrednim društvima, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv - niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema. na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja zakon kojim se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika. Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o javnom dugu, u načelu.

za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko. Jovanović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Jovanović. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.

Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović. Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen.

Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

Zaključujem glasanje:

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, u celini.

Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, u načelu.

Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema. Jovanović. Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Bance Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (III faza), u celini Zaključujem glasanje: za -139, protiv – niko, uzdržanih – dva, od ukupno 156 narodna poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora autoput E-80 deonica Niš – Merdare Faza I između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), u celini.

Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržan – jedan, ukupno – 155. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama zakona, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“ Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu, u celini. Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 135, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 134, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153. Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona. Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, u

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članovima Nadzornog odbora na imenovanju i da im poželim puno uspeha u radu.

Pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da lista kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći sadrži isti broj kandidata kao i broj koji se bira. Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Vladimir Antonijević.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Vladimira Antonijevića za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći. Dozvolite mi da da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam predsedniku Komisije za kontrolu državne pomoći na izbori i poželim puno uspeha u radu. Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Ljiljana Blagojević.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Ljiljanu Blagojević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Marko Vidaković.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Marka Vidakovića za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dušica Đorđević.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Dušicu Đorđević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dragan Đurđević.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Dragana Đurđevića za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam članovima Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći na izboru i poželim puno uspeha u radu. Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje. Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika. Narodni poslanik Milorad Mirčić, na sednici 16. decembra 2019. godine, u 16 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 107. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređeni navedeni član Poslovnika. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.